Ty volby budou zpochybněny.

Prostě desítky milionů Američanů jsou přesvědčeny o tom, že ty volby jim byly ukradeny demokratickou mafií. A existovaly o tom i věci, o kterých oni, tito voliči, budou nadosmrti, do konce svého života přesvědčeni, že to byly relevantní důkazy.

Je to prostě Pandořina skříňka a akorát tím rozštěpíte společnost.

Děkuji.

Tak já bych vás, kolegové, poprosil, buďte konzistentní. Když máme řešit jenom to, co Ústavní soud nám sdělil, že máme řešit, já s tím tedy nesouhlasím, ale když je takováhle dohoda, my jsme z toho jednoho volebního obvodu ustoupili, tak tam ale neprotlačujme něco, o čem ten Ústavní soud vůbec nemluvil.

Děkuji. Děkuji. Ano, já budu zcela konzistentně souhlasit s panem poslancem Nacherem vlastně v obou věcech, které řekl.

To mi přijde jako úplně absurdní argumentace. A pak bych chtěl ještě podotknout, že svět není Amerika.

Já bych za naši stranu jenom chtěl upozornit, že hlavní stanovisko za nás řekl Marek Benda a argumentoval zcela správně čistě politicky. Vůbec se neodvolával na nějaké ústavní soudy v tom smyslu, proč si myslíme, že ten jeden obvod není politicky vhodný.

Prosím vás, nemluvte o tom, že volby jsou spravedlivé nebo nespravedlivé.

A trápit se tady debatami o tom, co říká ten či onen docent, profesor na fakultách, mimochodem nejenom tímto rozhodnutím, de facto vlastně ztrácí smysl. A ještě snad jedna krátká... Tak to prostě je a musíme s tím počítat a pracovat. A v reakci na pana kolegu Volného.

Moji poznámku nevyvolal můj stranický kolega, ale pan místopředseda Pikal, jemuž bych vaším prostřednictvím chtěl věnovat tu asi základní informaci, která se týká amerických voleb.

Proto bych přistupoval s pochopením k tomu systému a ne prostřednictvím konkrétního prezidenta, jestli se nám líbí, nebo nelíbí. Děkuji.